Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Podle § 109m odstavec 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna o takovém návrhu ve zkráceném jednání.

Vím, že mezitím proběhla další komunikace mezi předsedy, a k tomu se dostaneme.

Poté bychom pokračovali pevně zařazeným bodem 503, což je informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě. Následně bychom případně pokračovali projednáváním bodu z bloku prvních čtení zákonů. Nicméně než mu předám slovo, rád bych ještě přivítal nového ministra zdravotnictví Jana Blatného, který je přítomen. Hodně štěstí a zdaru ve vaší nové funkci.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Myslím si, že to, co přednesu, má logiku.

To je jeden, myslím si že logický, důvod.

Já vám děkuji. K pořadu schůze pan předseda Bartoš. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, zástupci vlády. Já bych chtěl navrhnout v dnešním programu schůze vyřadit ten bod, nebo dva body, které se týkají probírání vládního návrhu stavebního zákona.

A svolávat v takovém stavu mimořádnou schůzi kvůli tomu nevidím jako dvakrát šťastné. Nicméně zpátky k programu dnešního jednání. Děkuji. Nicméně kdyby se stal malý zázrak a my jsme projednali dnes stavební zákon, tak je potom mimořádná schůze nadbytečná.

Není tomu tak.

Pan předseda Bartoš navrhuje vyřazení těchto bodů z této schůze úplně? Nejprve bychom se tedy vypořádali s návrhem pana předsedy Chvojky, abychom jednorázový příspěvek důchodcům, tisk 997, dnes projednávali jako první bod, a teprve poté bychom projednávali bod prodloužení nouzového stavu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 190. V tuto chvíli je nás přítomno 92, pro 64, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro vyřazení těchto bodů ze schůze. Kdo je proti? Hlasování číslo 191, přihlášeno 92, pro 31, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.